Sáhneme a důchodce, kteří se nemohou bránit. Vyvolává to ve mně tento dojem. A jestliže by bylo učiněno mnoho prorůstových opatření, jak můžete vědět, že zvyšování HDP a životní úrovně v České republice by nenaplnilo důchodový účet. Nerozumím tomu. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velmi stručně k paní poslankyni Levko, vaším prostřednictvím. No jasně, že jsme snižovali daně, protože jsme je také řádně vybírali. My jsme zavedli ty nástroje jako kontrolní hlášení, EET, které vy jste zrušili, předpokládám, že i vaším hlasem, prostřednictvím pana místopředsedy.

Seděli jsme tam všichni členové rozpočtového výboru. Vůbec.

Děkuji.

Paní předsedkyně řekla většinu, já jenom doplním.

Já vám děkuji. Máte slovo.